Děkuji.

Děkuji.

A neměli bychom na to naskakovat.

A teď já bych o tom nemluvil, kdyby takhle hlasovali pouze europoslanci, kteří se s hnutím ANO rozešli.

Nebude EIA, nebudou peníze.

Děkuji. Pan místopředseda Petr Fiala, připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Také moje faktická poznámka bude reakcí na vystoupení pana poslance Peksy. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, nepochybně když posuzujeme to, jestli je nějaká země a nějaký její představitel, jestli jedná v zájmu České republiky nebo jestli to odpovídá našim zájmům, tak musíme odhlédnout od toho, zda se nám jako politické straně a konkrétní politické síle líbí to, kdo tam vládne, jaké zastává vnitropolitické postoje. Tady je přece jasné, že Maďarsko je náš spojenec a že politika premiéra Orbána je taková, že odpovídá dlouhodobě zahraničněpolitickým zájmům České republiky, a na tom bychom se tady přece všichni mohli shodnout.

A to, co pokládám za nejpodstatnější: všechny tyto pokusy různým způsobem zasahovat do dění jednotlivých demokratických států v rámci Evropské unie jenom prohlubují krizi Evropské unie, prohlubují nedůvěru mezi evropskými zeměmi a ohrožují dokonce i budoucí spolupráci těch jednotlivých zemí.

Faktických poznámek přibylo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, to, co tady slyšíme o Maďarsku nejenom z úst poslance Pirátské strany, ale i z některých médií, vyplývá celkem jednoznačně, že je tady snaha z Maďarska udělat odstrašující příklad. Jaký je zločin Maďarů? Maďaři si dovolili demokraticky si zvolit stranu Fidesz, která si zvolila svojí vládu, postavili se plně za její program a mají vládu, která hájí zájmy Maďarska. A pakliže toto nějakým způsobem někteří představitelé se snaží popírat, tak můžeme to celkem otevřeně nazvat popíráním základních demokratických principů a to je pro nás nepřijatelné. To, co by tady také mělo zaznít, je to, že Maďarsko zřejmě má posloužit jako odstrašující příklad, protože jak tady už zmínil pan předseda Stanjura, tak je otázka, když tento tlak na Maďarsko bude fungovat, kdo bude další. Protože víme všichni, co se zabýváme aspoň okrajově evropskou a zahraniční politikou, že V4 je základem určité snahy o demokratizaci Evropské unie, snahy o navrácení samostatnosti a svéprávnosti evropským státům a to samozřejmě musí být patřičně ostrakizováno a potrestáno. Další faktická poznámka, pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Koten. Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl mluvit sám za sebe a za nás obecně. Nás volili občané České republiky, nebo nás volili Afričané? My hájíme zájmy občanů, kteří nás volili, nebo hájíme zájmy těch, kteří se chystají do Evropy přijít? Já jsem u vytržení z toho, jak se tady vede diskuse.

Já hájím občany České republiky a to je mojí povinností a to jsem také přísahal, když jsem stvrzoval přísahu poslance České republiky. Je mi s podivem, že poslanci, kteří byli voleni občany České republiky do Evropského parlamentu, nehájí jejich zájmy! Já se od nich chci distancovat, veřejně se distancuji od těchto postojů a vyzývám, abychom hájili zájmy občanů České republiky. My popíráme fungování právních států!

Ano, tomu rozumím. A znovu říkám, kandidoval jsem za občany České republiky a budu hájit jejich zájmy!